Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Je to novela zákona na urychlení výstavby dopravní infrastruktury. My jsme ho tu měli ve středu ve druhém čtení. Budeme ho mít na hospodářském výboru příští týden, a proto bych vás rád poprosil, abychom ho pevně zařadili na středu 13. června, na variabilní týden, v 9 hodin jako první blok třetích čtení. Ještě jednou zopakuji, je to sněmovní tisk 76, urychlení výstavby dopravní infrastruktury, první bod ve středu 13. června v 9 hodin, ve třetích čteních. Děkuji. Já vám děkuji.

Ptám se, jestli ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím, vypořádáme se tedy s těmi návrhy tak, jak zazněly.

Tak ještě pan poslanec Benda.

Bude to dneska čtvrtý bod.